Víme, kolik zemědělství má nároky na vodu.

50 %.

Miliarda kubíků.

Já myslím, že projednáváme velmi vážnou věc. Mám tady tři další faktické připomínky.